Sleva na jízdném je určitě něco, co může řadu lidí potěšit. Na druhé straně musí být po čem jezdit, aby se ta sleva dala uplatnit.

Třetí pozměňovací návrh se až stydím přednést, protože je pouze ve výši 15 mil. korun.

Koneckonců se domnívám, pokud pozoruji, jak se posouvá elektronická neschopenka, že stejně nebude

Pak se dostávám k posledním pozměňovacím návrhům.

Já jsem našel tři vhodné.

Tak to je za mě vše.

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím přihlásit se celkem ke čtyřem pozměňovacím návrhům.

Jedná se o ten nešťastný a podle mě i nedůvěryhodný přístup Ministerstva průmyslu a obchodu ke státním strategickým rezervám.

Protože rezervy, paní ministryně, se mají v době ekonomického růstu tvořit, a nikoliv se jich zbavovat, prodávat a ty peníze utrácet. Takže to by byl první pozměňovací návrh pod číslem 3888.

Já se domnívám, že sbory dobrovolných hasičů zabezpečují jak bezpečnost našich obyvatel zejména v obcích, tak přispívají ke společenskému životu právě v malých obcích a naši podporu si zaslouží. Proto navrhuji jim pomoci částkou ve výši půl miliardy korun na nákup a obnovu svého technického vybavení, tak aby zejména tu svou bezpečnostní funkci v obcích mohly dále zabezpečovat.

Existoval v rámci Ministerstva životního prostředí, v rámci tohoto programu podprogram, který zabezpečoval výsadbu stromů právě třeba v malých obcích.

Jistě si vzpomínáte, kolegyně a kolegové, na to, že tady byly v průběhu letošního roku i ve výboru pro sociální politiku i zde vášnivé diskuse o modelu financování právě sociálních služeb. A my se domníváme, že ta 1 mld., kterou jsme našli v rámci samotné kapitoly MPSV, by financování sociálních služeb pomohla.